Děkuji, paní předsedající.

Součástí sněmovního dokumentu je i důvodová zpráva, kterou se vám teď pokusím velmi ve stručnosti shrnout.

K tomu se výrazně nabízí využít prostředky z Integrovaného regionálního operačního programu, kde je na tyto aktivity v tomto programovacím období vyčleněno bohužel o 7 miliard méně než v období minulém. O vyšší alokaci se samozřejmě vedou diskuse, ale pokud chceme nedostatečné kapacity řešit, musíme na ně najít peníze. A pokud je nemáme z rozdělených evropských fondů, můžeme buď zapojit státní rozpočet, nebo to řešit realokacemi v průběhu programovacího období, tedy nevyčerpané finance z Integrovaného regionálního operačního programu přesunout právě na tento strategický cíl 4.1, Vzdělávací infrastruktura a investice do rozšiřování kapacit a modernizace odborného zázemí mateřských, základních a středních škol. Právě k tomu by podle usnesení školského výboru měla Poslanecká sněmovna vládu vyzvat. Nyní bych si dovolil načíst usnesení Poslanecké sněmovny k tomuto bodu, který vychází z usnesení školského výboru číslo 66: